Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas. Zahájil jsem hlasování číslo 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas. Ptám se, kdo je pro.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Budeme hlasovat tedy nyní od začátku.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Faktické poznámky odmažu. Pan kolega Ondráček, jeho pozměňovací návrh. Nesouhlasné stanovisko.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. To je pan kolega Soukup. Souhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Paní kolegyně Semelová. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další pozměňovací návrh paní kolegyně Semelové. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Omlouvám se, že neříkám tituly nebo páni poslanci. Nesouhlas.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Také pan kolega Seďa. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Opět pan kolega Seďa. Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Opět pan kolega Seďa. Nesouhlas. Ptám se, kdo je pro.

Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Vilímec. Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Pan kolega Vilímec. Nesouhlas. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Nesouhlas. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.